Děkuji za slovo. Ohrazuji se proti takovým slovům, jako jsou nesmysly. A velice rychle tady vysvětlím, na co jste se ptala, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud tato Sněmovna si stanovila pracovní orgány, jako je třeba stálá komise pro Vojenské zpravodajství, která se těmito věcmi má zabývat, tak je otázkou, jestli se tyto věci mají projednávat na nějakých mimořádných výborech. Pokud tomu tak je, tak zrušte tyto komise, zrušte komisi pro kontrolu GIBS a svolávejte mimořádné výbory různé, které si budou povolávat zpravodajské služby. Nebo komise mají svoji platnost, fungují a pak mají kompetenci a vykonávají to, co vykonávat mají. Takže to nejsou nesmysly. Děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan kolega... pan ministr Herman ještě vydrží. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla navázat na svoji kolegyni Černochovou. Prosím vás, vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně a my jsme odpovědní našim občanům. Kdyby se nedělalo kolem zpráv o imigrační krizi a o tom, co chce naše vláda zastávat, jaký postoj, takové tajemství, neoddalovalo by se to, tak bychom tady takto dlouho nediskutovali. Protože já nevím jak vy, pane Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího, ale mě se na to občané v mém obvodě stále ptají.

Já fakt někdy žasnu, jaký je rozdíl mezi psaným textem a pochopením textu.

My jsme jako opozice požádali o svolání schůze ke kauze Fajád. A když se toho dožadujeme, tak jsme odkázáni do patřičných vojenských mezí, že přece to bylo svoláno, naplánováno, a tudíž nebudeme mít co jednat. A je to váš premiér. To za prvé.